Zde chceme odkázat na otevřenou výzvu poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a senátorům Senátu Parlamentu České republiky, ve které se právníci z institutu Pro Libertate vyjádřili k celé výše zmiňované problematice. Pokud totiž jednou začneme obcházet naše nejvyšší pravidla, tedy naši ústavu, je to konec společnosti, jakou jsme znali doposud. Proto vás, pane ministře, žádáme, abyste jakožto člen koaličního uskupení SPOLU, které ještě před volbami deklarovalo, že svoboda a práva občanů jsou na první místě, hlasoval proti přijetí této novely. Také vás žádáme, abyste v tomto smyslu apeloval i na ostatní členy vlády. Dalším tématem, ke kterému bychom se chtěli vyjádřit, je diskriminace neočkovaných a těch s neplatným covid certifikátem.

Pouze u 5 % pacientů bylo onemocnění covid19 uvedeno jako jediná příčina úmrtí. Pro tyto pacienty představuje onemocnění covid19 významné riziko a benefity vakcíny převažují nad jejími riziky.

Dle dostupných dat snižuje vakcinace riziko závažného průběhu onemocnění, nezabraňuje však nákaze. Vakcinace v prvních měsících po aplikaci riziko nákazy sice snižuje, ale po šesti měsících ochrana proti infekci významně klesá.

Vakcinace bohužel neposkytuje slibovanou bezinfekčnost, a tak nemůže být považována za efektivní nástroj prevence přenosu onemocnění mezi osobami. Postrádáme fakty podložená odůvodnění, proč není na stejnou úroveň jako očkování pokládáno prodělané onemocnění nebo přítomnost protilátek.

Jedinci, kteří onemocnění prodělali, se na jednotkách intenzivní péče téměř nevyskytují, a to jak ve skupině neočkované, tak i očkované.

Z těchto dat vyplývá, že očkování přináší benefit pro určité skupiny populace, ale téměř žádný pro jedince, kteří onemocněním prošli. Nacházíme se tedy v situaci, že i přesto, že lidé mají vysoké hladiny protilátek, nemůžou se společensky realizovat. Je tak známo, že očkovat se bez předchozího zjištění hladiny protilátek může být i nebezpečné.

Také bychom rádi poukázali na data z oficiálních dokumentů společnosti Pfizer, která byla získána ze soudního příkazu FOIA. Dokument se jmenuje Kumulativní analýza postautorizačních vedlejších účinků vakcíny.

Již v tomto dokumentu je možno pozorovat výskyt nežádoucích účinků.

Možný důvod tohoto opomenutí je podezření na špatné metodologické praktiky při třetí fázi klinické studie.

Evropská léková agentura varuje před opakovanými boostery, které mohou unavit imunitní systém.

Z uvedeného vyplývá naše oprávněná obava, že rizika vakcinace naší věkové kategorie převažují nad jejími benefity.